A otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli přihlášeno šest poslankyň a poslanců. První je paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Pekarová. A konstatuji, že v tuto chvíli je sedm přihlášek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Jsme rádi, že to konečně přišlo na řadu. Bývali bychom si přáli, aby to už bylo rozhodnuté dávno, aby ty desítky tisíc rodičů nemusely být v nejistotě. Současně bych ale byla velmi ráda, kdyby ta diskuze, kterou nevyhnutelně tato novela zákona rozpoutá, umožnila i debatu o dlouhodobém řešení. Ještě jednou chci zdůraznit, to, že nyní má být ten dlouho stagnující příspěvek navýšen, to je pro nás bez debat.

Já chci pouze stručně nastínit parametry, které budou samozřejmě předmětem další diskuze.

Ale přece jen mi dovolte velmi stručně představit, co je podstatou toho našeho návrhu.

Aby člověk věděl tu celkovou částku na začátku pobírání rodičovského příspěvku. Pouze by tedy docházelo každý měsíc k navýšení té celkové částky, a to na základě těch zmíněných ekonomických údajů z předchozího roku. V zásadě by to tak bylo. A pro představu, jak by to mohlo právě v praxi za předpokladu, že se bude ekonomika vyvíjet podobným způsobem, jako se vyvíjela v posledních letech, tak jak by to mohlo vypadat.

Ale současně si myslíme, že je velmi důležité se o tom bavit. A sice, v tom předloženém návrhu z pera vlády, z pera ministerstva, není nijak řešeno to, že se zvyšuje celková částka, ale není vlastně současně navrženo i navýšení spodního limitu čerpání. A když budete se mnou chviličku počítat, tak je to úplně jednoduché.

Čili budeme vlastně motivovat lidi, aby na té rodičovské byli minimálně tři a půl roku. To nám přijde nerozumné. Rádi bychom, aby ta hranice zkrátka zůstala na těch zhruba 30 měsících. A přijde nám to právě podstatné, aby se i v zákoně zakotvil ten podíl, ta třicetina částky. Ne konkrétní číslo. Ještě si dovolím poznámku.

A třetí věc, kterou bych ráda zmínila. Už to bylo zmíněno například ve zprávě paní ministryně i ve zprávě paní zpravodajky. Ty velké neshody, pocit velké nespravedlnosti v té skupině rodičů, kteří mají malé děti, ale vrátili se zpátky do práce. Po sociálních sítích už samozřejmě kolují jasné návody na to, jak vlastně si zajistit nárok na to navýšení rodičovského příspěvku, jak si prodloužit pobírání nyní třeba tím, že se rozloží vyplácení a člověk má pouze třeba padesátikorunu, stokorunu, měsíčně.